Překvapuje mě, že to nezajímá Ministerstvo obrany ani vládu opět tady není pan ministr bez práce Dienstbier.

Aby se Legislativní rada vlády tímto zabývala. Kde je? Jak to, že nic neudělal? Pracuje ten člověk vůbec někdy? Chodí někdy do Poslanecké sněmovny?

Jak je možné a není tady ani premiér, abych se ho zeptala, jak je možné, že členové jeho vlády neplní usnesení, které přijme Poslanecká sněmovna Parlamentu? Rok se s rokem sešel a jsme tady znova ve stejné situaci, jako jsme tady byli v měsíci říjnu.

Čas na debatu a případnou změnu ještě pořád je, ale rychle se nám krátí. Ještě bych z tohoto místa chtěla poděkovat za to, že pan předseda ústavněprávního výboru Tejc svolal hned na první nebo druhý lednový týden podvýbor a schůzku, která se bude touto problematikou zabývat.

Děkuji mu prostřednictvím pana místopředsedy za to, že alespoň někdo tady má chuť pracovat. Zajímalo by mě, a prosila jsem o toto pana ministra, resp. jeho náměstkyni, když se ten bod projednával, abych dostala informace o tom, co se stalo na Ministerstvu obrany, opět co se stalo na Ministerstvu obrany, že tento dokument tady dostáváme na stůl se zpožděním stejně jako vloni, a zatím jsem na to nedostala odpověď.

Na to jsme reagovali tím jedním vysláním. Teď upravujeme ty počty. A o tom, na co se ty počty, z jakých počtů na kolik se mají navýšit, o tom se na Ministerstvu obrany ví od května letošního roku. Dobře, do procesu se to dostalo 11. září letošního roku. Ale je konec prosince. Opravdu nenechávejme naši armádu do poslední chvíle v napětí z toho, jestli dneska se tady najde 101 rukou, které zvednou ruce pro toto usnesení. Za klub ODS vám, vážení členové vládní koalice, říkám, že vám pomůžeme a že naše hlasy dostanete. Ale není možné takto amatérsky přistupovat k vysílání našich vojáků do zahraničí, kde brání naše svobody, svobody nás všech a reprezentují Českou republiku. To je ostudné Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Míra vaší neodpovědnosti vůči zemi, kterou zastupujete ve svých ústavních pozicích, je prostě neuvěřitelná. Vy máte nulovou toleranci k pozměňovacím návrhům některých poslanců opozice, ať předloží, co předloží.

Máte prostě nulovou toleranci. Je to váš politický styl.

Poslanecký klub TOP 09 to také podpoří. Ne proto, že bychom vás chtěli ubránit od ostudy. Chci zdůraznit, že tu jste si už udělali.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane zpravodaji. Dovolím si zareagovat na slova předřečníka s tím, že nemá opět pravdu, protože na poslední schůzi Sněmovny byly schvalovány dva branné zákony, nebo zákony v oblasti branné legislativy, branný zákon a zákon o službě vojáků v záloze, kde jsme schválili pozměňovací návrhy opozice paní kolegyně Černochové. Takže nemá pravdu. Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. Bohužel pan poslanec byl přihlášen dřív. Prosím, pane poslanče. Krátká faktická poznámka k věci. Pan poslanec Kalousek se dopustil hrubé nepravdy, když hovořil o nulové toleranci k pozměňovacím návrhům. Kdybyste se podívali na statistiku například u nás na ústavněprávním výboru, kolikrát jsme vyšli vstříc opozičním poslancům... Z hlavy mě napadl význačný pozměňovací návrh pana Kalouska k registru smluv, kde jsme přijali jeho vynětí Poslanecké sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších institucí z režimu tohoto zákona. Neříkejte, že máme nulovou toleranci k věcným a rozumným návrhům.

Končím. Po něm paní poslankyně Černochová. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji a omlouvám se, že jsem se nepřihlásil elektronicky.

Teď jdeme do dalšího kola. Problém pro všechny, kteří se v tom jaksi neorientují, je v tom, že ty síly má k dispozici vojenský velitel Aliance a rozhodne o jejich nasazení z hlediska místa, času a trvání, což jsou klíčové parametry pro to, co má projednat parlament, to znamená, musíme hledat nějaký mechanismus, jak to ústavně ošetřit nebo zpřesnit a zrychlit. To se hledá. Pan kolega Tejc asi bude mluvit. Na třetím jednání byl zástupce Legislativní rady vlády, ne že nebyl. A třetí. Je to na poslední chvíli, ale já doufám, že Ministerstvo využilo ten čas k tomu, aby důkladně připravilo reálnost operačního nasazení těch sil, protože jestliže to schválíme a řekneme ano, jsme připraveni, tak druhý den nato ty síly musí být operačně k dispozici. Já věřím, že ten čas, který si vzalo ministerstvo k dispozici a který si vzala vláda, byl využit k tomu, abychom opravdu byli schopni doručit to, k čemu se zavážeme. A znovu opakuji, ve výboru pro obranu není zvykem , aby tam probíhal takovýhle dialog.